V zájmu zkvalitnění regulace, zpřístupňování a držení prekurzorů výbušnin Evropská komise motivovaná navíc řadou útoků v evropských městech s použitím improvizovaných výbušnin a doporučeními Rady Evropské unie připravila nové nařízení, které upravuje podmínky pro zpřístupňování právě těchto zneužitelných látek a směsí. Navrhovaná právní úprava vlastně adaptuje právní řád České republiky novému a přímo použitelnému nařízení 2019/1148, to znamená, stanovit vhodná pravidla pro nově nastavený regulační přístup k prekurzorům výbušnin a založit související kontrolní sankční pravomoci ve vazbě právě na citovaná nařízení.

Bez přijetí nového zákona je bezproblémová aplikace stávajícího zákona o prekurzorech výbušnin značně problematická, neboť stávající zákon vychází z předchozího nařízení Evropské unie. Cílem navrhované právní úpravy je také zavést optimální regulaci zpřístupňování, dovozů, držení a používání prekurzorů výbušnin a dosáhnout tím slučitelnosti českého právního řádu s přímo použitelným nařízením 2019/1148. Jelikož je převážná část povinností souvisejících s prekurzory výbušnin výslovně a adresně stanovena právě v citovaném nařízení, navrhovaná právní úprava si klade za cíl stanovit vhodný režim pro přístup osob z řad široké veřejnosti k prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení, to jest výslovně uvedených v příloze 1 k přímo použitelnému nařízení nad takzvanou stanovenou koncentrací, dále zakotvit působnost orgánů státní správy na poli regulovaných prekurzorů výbušnin, to jest výslovně uvedených v příloze 1 a 2 k tomuto nařízení, a dále zavést nástroje pro vynucování povinností. To je také velmi důležité. Přístup osob z řad široké veřejnosti k prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení navrhovaná právní úprava navrhuje zakázat a je to právě z důvodů ať už teroristických útoků, ať už smrtelných, nebo dalších vážných zranění při neoprávněné či neodborné manipulaci s výbušninami, a mnoho dalších. Nad určité koncentrace si tedy osoby nebudou moci vybrané zneužitelné látky a směsi opatřit ani je na území České republiky dovézt, držet nebo jakkoli používat. Prodejci je pak recipročně nebudou moci těmto osobám zpřístupnit.

Omezení se však netýkají subjektů nespadajících pod definici osob z řad široké veřejnosti. Netýkají se fyzických podnikajících nebo právnických osob jednajících v rámci své obchodní činnosti nebo podnikání vztahující se k daným prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení. A tady je samozřejmě třeba říci, že to podléhá také takzvané koncesi. Kupříkladu právnická osoba, jejíž předmět podnikání obnáší obchod s chemickými látkami a směsmi či pěstování zemědělských plodin, nebudou tímto zákazem omezeny v přístupu k určitým, nikoli ale však jakýmkoli prekurzorům výbušnin podléhajícím omezení, které k této činnosti potřebují. Mezi osoby z řad široké veřejnosti naopak bude ve smyslu zmíněného nařízení spadat například právnická osoba, jejíž potřeba získání prekurzorů výbušnin podléhajících omezení nebude souviset s jejím předmětem podnikání.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k naléhavosti zapracování předpisů Evropské unie do českého právního řádu je výjimečně navržena účinnost zákona 15. dnem po jeho vyhlášení a navrženo projednávání zákona tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení dle § 90 odst. 2 jednacího řádu. Hnutí ANO vítá tuto normu a podpoří její přijetí především z důvodu prevence proti teroristickým a jiným útokům s využitím výbušnin, ale také zraněním při manipulaci s amatérsky vyrobenými výbušninami. Děkuji, pane poslanče. Nikdo takový není. Obecnou rozpravu tedy končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele či zpravodaje není.